Ale a víte, že jsme k Bruselu poměrně kritičtí na druhé straně není to tak úplně pravda, protože jinde ta pravidla mají jednodušší než my. Ne že by měli jednoduchá, to netvrdím, ale jednodušší. Když jsme brali tu EIA, tak já jsem říkal a kritizoval pana ministra, že si vybral ty nejtěžší a nejsložitější a jsme ještě papežštější než papež a bruselštější než Brusel.

Na to jste neslyšeli. Pan ministr se vyhnul titulu Ropáka roku. Anebo aspoň pan ministr dopravy, jeden z nich by to měl dostat. Jinak to nejde. Nic jiného, nikdo po vás nechce, abyste to psali ve svém poslaneckém pondělku nebo někdy jindy. Pan poslanec Laudát a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Šidlo, poté pan ministr s faktickou poznámkou. Já jsem stoupenec toho, abychom vždycky ve všem podnikli konkrétní kroky. Takže dávám procedurální návrh, protože mám připravené usnesení a mám tady návrh usnesení od kolegy Bendla, avizoval Karel Šidlo, že dá také nějaký návrh, abychom tento bod doprojednali, to znamená, abychom o něm jednali mandatorně a hlasovali i případně po 19. hodině, protože tady ještě vidím přípravu pana ministra životního prostředí k odpovědím.

Pan poslanec Šidlo a jeho faktická poznámka. Poté pan ministr Brabec s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jenom velice stručně reakci na kolegu Pilného. Mám takový pocit, že Poslanecká sněmovna má jeden zásadní úkol a to je kontrola exekutivy.

Dneska ty body byly otevřeny právě proto, že jsme ztratili důvěru v to, že bude dán jednoznačný harmonogram a jednoznačné plnění úkolů, na které jsme dostali sliby ohledně výstavby dopravní infrastruktury. A exekutivní návrhy v podobě návrhů zákonů, které jsou potřeba pro naplnění jednotlivých cílů, to je základně také povinnost ministerstev a ministrů a jejich legislativních odborů.

Moc bych si přál, aby skutečně Sněmovna plnila svoji roli a vyžadovala po vládě a po ministrech plnění jejich slibů, závazků a toho také, co si dali za cíle během svého volebního období. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Šidlovi. S faktickou poznámkou pan ministr, po něm pan předseda Kalousek. Nebo pan ministr nechce faktickou poznámku? V tom případě má přednost faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Děkuji. Jen krátkou reakci na pana poslance Šidla. Že Poslanecká sněmovna má kontrolní pravomoc nad vládou České republiky, která se Poslanecké sněmovně zodpovídá, to je dikce z Ústavy. Dnes první místopředseda vlády, předseda hnutí ANO, člen Poslanecké sněmovny řekl, že členové Poslanecké sněmovny jsou banda zoufalců, kteří nevědí, kde je reálný život.

S přednostním právem pan ministr. Upozorňuji pana ministra, že pokud skončím všeobecnou rozpravu, bude mít ještě závěrečné slovo. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo. Já asi budu o něco kratší než pan kolega Ťok, proto vystupuji dřív.

Ta první věc je novela stavebního zákona nebo nový stavební zákon, který by měl být příští týden ve vládě. Tento týden byl přerušen, příští týden se na vládu vrací. Už tato novela stavebního zákona v sobě má to koordinované jednotné řízení územní a stavební a některé ty prvky, které jsme určitě všichni chtěli a také slibovali. Stejně tak vzniká novela zákona EIA, je to vlastně transpozice směrnice EIA. Je to novela, která samozřejmě vzniká pod bedlivým dozorem Evropské komise, a to říkám bez jakékoli ironie. A znovu budeme paralelně jednat. A já tady jednoznačně slibuji, že půjdeme na tu maximální mez, a ocením veškerou podporu Sněmovny a budeme určitě potřebovat veškerou podporu i z vlády, včetně premiéra, na projednání té novely, protože bude velmi složitá.

Tyto novely mají v sobě samozřejmě řadu věcí, po kterých se tady volá, a já rozhodně udělám všechno pro to, abychom je dostali do stavu, který bude konsenzuální, protože jinak to nemá smysl.

No proboha, je to prioritní stavba! Bohužel vypadla ze seznamu prioritních staveb Evropské komise z pohledu financování, protože neměla územní rozhodnutí, které dvakrát ztratila v uplynulých několika letech. Toto je realita. Ale bohužel také se stalo, a pan kolega Laudát to může potvrdit, že je tam určitá bitva městských částí Prahy, z nichž některé městské části podepisují dopisy do Bruselu a říkají, že ta zvolená varianta pětsetjedenáctky je špatná a že by měla být zvolena jiná. To nám fakt nepomáhá v tom Bruselu, když se je snažíme přesvědčit prostě o tom, že je tam konsenzus České republiky nebo Prahy. Praha to dobře ví, také se s tím snaží bojovat. A dneska jsme našli základní soulad, základní souhlas nad tím, jakou cestou jít, a už několik měsíců nebo tři čtvrtě roku, nebo dokonce už rok jedeme z pohledu Ministerstva životního prostředí jaksi v krizovém režimu schvalování všech věcí, a teď myslím toho praktického schvalování, protože, kolegyně, kolegové, nezlobte se, ale ono se, byť to ve Sněmovně tak nevypadá, tak samozřejmě na těch věcech se dělá velmi intenzivně prakticky. A my jsme schválili už desítky, a dokonce stovky projektů podle zákona 100, na které také byly ty výjimky, a ty se schvalují jako na běžícím páse, jenom se o tom nemluví, protože nepovažujeme za významné vás zdržovat s tou informací, že něco běží.